Děkuji za skorododržení času, odpověď bude písemná v souladu s jednacím řádem. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Bojko na pana ministra zdravotnictví Romana Prymulu ve věci pandemie COVID19 ve světě. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano.

Ale mě zajímá ta zásadní věc.